To prostě je věc, kterou i při té sebelepší péči nenahradíte. To není možné. Tak já bych jenom poprosil, abychom tu debatu tady nevedli v tom slova smyslu, že kdo je pro ten pozměňovací návrh, tak si vlastně neváží práce těch lidí, kteří tam dělají. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji mnohokrát. Já samozřejmě chápu, že všichni jste vedeni nějakými cíli, myšlenkami, ale prosím pěkně, realita je úplně jiná. My určitě nebudeme tu péči poskytovat jako poslanci.

Ale skutečně se do těch zařízení podívejte a podívejte se, jak se ty děti kolikrát musí vrátit, protože rodina ani pěstoun se o ně nemůže postarat.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.